To znamená, pokud chceme řešit problém na poště systémově, musíme nejprve poštu personálně stabilizovat.

To znamená, toto budeme moci vyřešit tady v Poslanecké sněmovně v rámci novelizace zákona o poštovních službách. A obecně můj plán je, aby pošta během dvou let prošla zásadní proměnou.

Je zájem o doplňující otázku, paní poslankyně? Jenom velká prosba.

Tohle jsou opakované, opakované příklady. Pan ministr má zájem odpovědět.

S tím pan generální ředitel již přišel, takže postupně by se ta situace měla zlepšovat.

Je to špatně.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Tento dotaz, který vám pokládám, je reakcí na řadu emailů, které jsem dostala od starostů. Mají strach z tohoto opatření, protože již v dnešní době je velmi trápí nedostatek kapacit v mateřských školách, a to při daleko vyšším počtu dětí v jedné třídě. Vážený pane ministře, ptám se tedy, zda souhlasíte s tímto záměrem minulé vlády a nadále plánujete snižování počtu dětí ve třídách mateřských škol, což samozřejmě vítám, nicméně se musím zeptat, jaké kroky byste učinili k naplnění tohoto cíle a jakým způsobem byste zajistili dostatečný počet učitelů a financování rozšíření kapacit mateřských škol, které bezpochyby bude nutné. Děkuji za odpověď. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji, vážený pane předsedající.

Záměrem ministerstva zůstává postupně snižovat počet dětí ve třídě, ale s ohledem na možnosti mateřské školy a musí tento poměr, toto snižování být doprovázeno odpovídajícím finančním zabezpečením. A samozřejmě musí v těch podmínkách zohledňovat nejenom materiální kapacity, ale i lidské zdroje.

Toto byla záležitost, která stejně probíhala, ale nebyla pokryta finančně v předcházejícím roce. Tento přístup budu držet i nadále. To znamená ano, chceme snižovat, ale jak jsem už jednou řekl, musí to odpovídat realitě v území a podmínkám v těch daných mateřských školách. A z roviny státu tam musí zároveň docházet odpovídající finance.

Děkuji za odpověď. Myslím, že to je dobré řešení.

Jakým způsobem tedy bude stát, respektive Ministerstvo školství, podporovat rozšíření kapacit? Myslím tím tedy finančně?